K pořadu schůze máme ještě jednu přihlášku, a to pana poslance Vojtěcha Munzara. Děkuji, pane předsedající. Dobrý den dámy a pánové, kolegyně a kolegové. Já bych chtěl vaši pozornost upnout ke stávajícímu bodu 240, což je Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2017.

Nikoho nevidím.

Já myslím, že můžeme. Takže nejprve návrh grémia Poslanecké sněmovny. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Opravuji se. Ale to není podstatné. Návrh nebyl přijat.

Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat. Pak je zde návrh pana poslance Bohuslava Svobody, abychom do pořadu schůze zařadili nový bod, kterým je Informace vlády, případně ministra zdravotnictví, o opatřeních proti šíření koronaviru. Ptám se, kdo je pro zařazení nového bodu. Kdo je proti? V hlasování číslo 115 přihlášeno 165, pro 72, proti 3. Tento návrh nebyl přijat. O pevném zařazení tedy už nebudeme hlasovat.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. A konečně je zde návrh zařadit tento bod ve čtvrtek 13. 2., opět po pevně zařazených bodech jako první. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? V hlasování číslo 118 přihlášeno 166, pro 73, proti nikdo.